Najednou se dostávám prostě na řadu až někdy druhý den, přitom mám přednostní právo, přede mnou mluvili úplně všichni z vládních řad, a mluvili proto, aby řekli, jak je situace krásná, úžasná, ohromná a jak se v této zemi všichni máme dobře.

A to je přece naše povinnost jako opozice vám říci, že to děláte blbě. A děláte to hodně blbě, protože kdybyste to dělali alespoň průměrně, tak ti lidé nebudou tak křičet a nebudete mít důvěru 20 % společnosti této země. Pouze 20 % společnosti a občanů této země. Takže něco prostě děláte blbě. A to, co nám tady vykládáte, jak je všechno skvělé.

Je to prostě katastrofa. Diskuse je otázka odpověď.

Teď mi dovolte, abych vám tady sdělil z pozice opozice, v jaké jsme úžasné situaci, my, občané České republiky, za rok vaší vlády. Vážené kolegyně, vážení kolegové, působeni každé vlády a každou vládu samotnou je nejlepší hodnotit věcně, racionálně, na základě konkrétních argumentů s použitím relevantních zdrojů a s jejich uvedením, s takzvaným zazdrojováním. Nemáte zdroj, tak jsou to jenom řeči, kecy s prominutím.

A já se teď tím budu řídit, ostatně snažím se o to vždy a většinou je to lepší a srozumitelnější způsob argumentace než pouze způsob vybičovaných emocí, nekonkrétních tvrzení, i pro posluchače a občany, a já doplňuji, i než vysílání nějakých signálů.

Týká se nyní každé šesté domácnosti.

Dále jsou to otcové samoživitelé a matky samoživitelky. Dalších 16 % českých domácností má podle tohoto průzkumu nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. Takže první argument, že to není tak krásné, úžasné, skvělé, tak jak nám tady pan premiér a všichni ostatní ministři vyprávěli.

U rodičů samoživitelů je to zhruba polovina. To je velmi tristní vizitka působení této vlády. A opakuji, bylo tomu tak po půl roce jejího fungování. Současná situace přináší vážné sociální ohrožení pro rizikové skupiny, konstatoval před časem rovněž předseda české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení Karel Schwarz.

Desetina obyvatel České republiky žije v chudobě. A prognózují, že tento počet bude vzhledem k ekonomicky nepříznivé situaci ještě dále narůstat. Tak pane premiére, první milion obyvatel České republiky tady na vás čeká. Kde jste, pane premiére? Možná v Bruselu. Česká republika má navíc tu zvláštnost, že stejně velká skupina, tedy další milion lidí, je chudobou akutně ohrožena, což není v Evropské unii zcela běžné, doplnil Karel Schwarz z české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Zaznamenali jste někdy, že by se představitelé současné vlády těmito alarmujícími analýzami zabývali, že by je citovali a zároveň oznamovali, jaká opatření přijali a přijmou, aby tyto neblahé sociální trendy zvrátili?

Není. Tady jsou jasná data a argumenty. Podle Karla Schwarze je také potřeba prověřit, zda je všem skupinám obyvatelstva zaručen alespoň minimální příjem. Víme, že tomu tak není. Některé důchody jsou například velmi nízké a mnoho lidí sociálním systémem bohužel propadává. My z SPD na to upozorňujeme už léta, je to jasně dohledatelné, a hlavně jsme navrhli už desítky legislativních změn, které by tento stav napravily, zejména právě co se týká pomoci nízkopříjmovým důchodcům nastavení důstojného minimálního důchodu, zvýšení základní složky důchodu, spravedlivý mechanismus a způsob valorizace důchodů. Všechny tyto návrhy tady ve Sněmovně již více než rok leží a vládní koalice blokuje jejich projednání.

Ale my se tím řídit nebudeme. A přitom koalice sama žádné vládní návrhy zákonů v této oblasti dosud nepředložila a ani nevnímáme ony pověstné signály, o kterých jsem tady mluvil, že by je v nejbližší době připravila. Opakuji, pane premiére, milion žije aktuálně pod hranicí příjmové chudoby a další milion je tím akutně ohrožen.